Prostě nemůžete koláč mít a jíst.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že mě teď ta debata, a zejména když jsem poslouchal poslední vystoupení pana poslance Kalouska, připomněla diskuse, které jsme vedli relativně krátce po volbách. My jsme se relativně krátce po volbách sešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejného sektoru, a řešili jsme otázku, jak se dál budou vyvíjet platy ve veřejném sektoru.

My jsme jim vysvětlovali, že bychom jim rádi pomohli, že bychom rádi napravili tu křivdu, která se stala, když jim ODS a TOP 09, těm hasičům, sebrala 10 % z platu, ale říkali jsme: Nemůžeme vyřešit všechno naráz, nedá se všechno vyřešit v jednom státním rozpočtu. Prostě máme odpovědnost za to, abychom dodrželi určité rozpočtové parametry, rozpočet není nafukovací, schodek není nafukovací a máme jenom takové daně, které vybereme. Jednali jsme, a nebylo to vůbec jednoduché, určitě řada kolegů ministrů, kteří u toho byli, mi to potvrdí, že to nebylo jednoduché jednání, ale nakonec jsme se dohodli a řekli jsme si: Uděláme to v několika krocích. Prostě napravíme to, co se stalo, to, jak se snížily platy lidem, kteří pracují pro stát, napravíme to během několika let a nakonec jsme se podle mého názoru rozumně dohodli. Ten krok, který se stal vůči krajům a obcím, byl v okamžiku, kdy se pravicová vláda rozhodla zvýšit daň z přidané hodnoty a rozhodla se inkasovat veškerý výnos z toho zvýšení do státního rozpočtu. Jak ta pravicová vláda říkala, budeme z toho financovat druhý pilíř. To, že se dnes ruší druhý pilíř, není důsledek nějaké ideologické umanutosti nové vládní koalice, to je prostě důsledek realistické úvahy nad tím, jak to s druhým pilířem dopadlo. Druhý pilíř se prostě nepovedl. On byl parametricky nastaven tak, že nemohl fungovat, nemůže fungovat a fungovat ani nebude. To je problém druhého pilíře, se kterým se dneska setkáváme. Vždyť sami autoři důchodové reformy tam nastavili jedno pravidlo, které říká, že když fond má méně než 50 tisíc klientů, tak může ČNB rozhodnout o jeho sloučení s jiným fondem. Když se podíváme na to, že v celém systému dneska dohromady je něco kolem 8090 tisíc klientů, tak to vlastně nestačí ani na dva fondy, aby dohromady naplnily pravidlo, které si sami autoři reformy do ní dali. V okamžiku, kdy by fondy byly příliš malé, logicky předpokládali, a správně předpokládali, že by byly neefektivní a že by nemělo žádný smysl je takto slabé a malé udržovat. Takže druhý pilíř se nepovedl, byl chybně nastaven. Naše vláda se rozhodla, že ho zruší. Koneckonců dostali jsme pro to dost silný mandát také od voličů, protože jsme to poctivě voličům řekli už před volbami. Řekli jsme: když nás budete volit, zrušíme druhý pilíř, a děláme tedy to, co jsme slíbili voličům a na co jsme od nich dostali hlasy. Čili v tomto ohledu postupujeme v souladu s programem, který jsme měli. Já vím, že velmi často opozice navrhuje návrhy, které mají rozpočtové dopady, a po pravdě řečeno opozice si jenom málokdy dělá starost s tím, kde se na její návrhy najde. Já jsem v letošním roce zaznamenal řadu návrhů ODS na rušení různých daní. ODS předkládá návrhy na rušení daní a nedělá si hlavu s tím, co bude s výpadkem příjmů a jakým způsobem se to zaplatí jestli se bude muset stát zadlužit, nebo jestli si bude muset škrtnout nějaké výdaje, které koneckonců jsou vždycky určeny na nějaké konkrétní cíle, takže vždycky by to nějaké veřejné služby poškodilo. My teď tím zákonem, který schvalujeme, zasáhneme do rozpočtu v příštím roce a v následujícím roce. Opozice pro rozpočet hlasovat nebude a v okamžiku, kdy vláda nedodrží jeho parametry, tak nás opozice bude kritizovat. Prostě tím, že máme odpovědnost za rozpočet, také musíme odpovědně přistupovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům a musíme všechno počítat mnohem pečlivěji, než to počítá opozice, protože vláda je tady od toho, aby odpovídala za to, že dodrží parametry státního rozpočtu, že dodrží parametry rozpočtového výhledu. Tak jak zde zmínil ministr financí, a my jsme se sešli nedávno na jednání vlády s předsednictvem Svazu měst a obcí a dohodli jsme se, že bude pokračovat debata na Ministerstvu financí ve speciální skupině, ve které budou mít obce a města své zástupce a bude se debatovat o dalších změnách v rozpočtovém určení daní. Já samozřejmě vím, jaké veřejné služby financují obce. Sám jsem seděl v zastupitelstvu Slavkova u Brna, který má šest tisíc obyvatel, a vím, co muselo město financovat ze svého rozpočtu, vím, na co mu přispíval kraj, na co mu přispíval stát. A já myslím, že všichni, jak jsme tady, víme, že velká část veřejných služeb je financována z několika zdrojů, že je vícezdrojové financování, že přispívají obce, získávají nějakou dotaci z kraje, někdy třeba dostávají i dotaci ze státního rozpočtu. Je velmi obtížné v tuto chvíli říkat: o tyhle veřejné služby se starají výhradně kraje a o tyhle se výhradně starají obce. Velmi často je to společný úkol. Já jsem chtěl upozornit v této diskusi, která podle mého názoru byla hodně abstraktní, na to, že pokud teď vláda, vládní koalice chce prosadit vrácení peněz z DPH do krajských rozpočtů, tak to děláme proto, abychom pomohli financovat konkrétní veřejné služby, které půjdou za občany. Občané z nich budou mít naprosto konkrétní užitek, prostě konkrétní užitek z toho, že kraje budou moci některé veřejné služby financovat, a budou z nich mít užitek také obce. Já vím, že řada obcí zřizuje také domovy pro seniory, ale získává na ně dotace ze státního rozpočtu. Kraje dotují dopravní obslužnost, která pomáhá obcím. Kraje dotují záchrannou službu, už jsem tady o tom hovořil.